Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 50. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Ano, mám zde ještě jedno sdělení: paní poslankyně Fialová ruší svoji omluvu.

Táži se, zda má někdo návrh na změnu schváleného pořadu 50. schůze? Není tomu tak. V tomto případě ještě dočtu omluvy, které přišly. Karel Havlíček se omlouvá do 12 hodin z pracovních důvodů a Vlastimil Válek už se omlouval po celý den z pracovních důvodů.